Třetí otázka: Jaká bude podpora?

Děkuji, pane místopředsedo. Pane ministře, máte slovo, prosím.

Dovolte mi, abych krátce představil záměr Ministerstva průmyslu a obchodu, jak pomoci domácnostem.

Půjde o fixní částku, kterou za domácnost z ročního vyúčtování energií zaplatí stát.

Vše bude administrativně velmi jednoduché. Nikdo nebude muset o nic žádat.

Toto řešení umožní vládě pružně reagovat na vývoj situace. Výši slevy, kategorie zákazníků, kteří slevu obdrží, a další podrobnosti stanoví vláda svým nařízením. Systém je tedy navržen flexibilně, aby v případě potřeby mohla vláda kdykoliv rozhodnout, zda slevu navýší. Nejde o rozdání lidem na spotřebu, jde o cílené snížení jejich účtů za energie.

My se snažíme najít řešení formou podpory modernizace teplárenství.

Proto v tuto chvíli hledáme jinou cestu, jak podpořit teplárenství v České republice tak, aby tato podpora, kterou by teplárenství dostalo od státu, mohla být přenesena do cen u konečných odběratelů tepla. Děkuji, pane ministře. Je zájem o doplňující otázku? Ano, prosím. Ano, děkuji.

Pan ministr odpoví. Prosím, máte slovo. Já bych ty konkrétní obrysy včetně čísel a dopadů do státního rozpočtu chtěl představit na samostatné tiskové konferenci poté, co toto opatření a ta další opatření projedná vláda. Vy jste se tady zmínil o číslech.

Také děkuji, pane ministře. Nyní se budeme věnovat osmé interpelaci, kterou si vylosoval pan poslanec Miloslav Janulík. Připraví se pan poslanec Roman Kubíček. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Co znamená toto mlčení?

Děkuji za odpověď. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Prioritou naší vlády je i aktivní podpora lidských práv ve světě. Naše vláda o to usiluje různými prostředky.